Je to velmi důležitá věc právě pro ochranu území a jistotu v procesu.

Reaguje na zásadní věci, které v posledních letech nebyly řešeny zákonem.

Jde o zakotvení obecně užívaného pojmu ve stavebním zákoně a jeho integraci do systému veřejné infrastruktury.

Doplňuje se § 137 o pravidlo upravující přiměřené použití obecných požadavků na výstavbu na základě existujících limitů v území a naplnění obecných požadavků se dostává do konfliktu s jinými chráněnými veřejnými zájmy, typicky například jsou to právě památkově chráněné stavby.

Zde upravujeme část čtvrtou, stavební právo hmotné, doplněním základních obecných pojmů hmotného práva, jejich ukotvením v zákoně.

Potom mám další sérii pozměňovacích návrhů.

a) toto ustanovení nabývá účinnosti dnem následujícím po vyhlášení zákona.

Jedná se primárně o drobné stavby, které podle navrhované právní úpravy nepodléhají ani povolení. Dále je předpokládáno, že u vybraných jednoduchých staveb taktéž nebude nutné k užívání kolaudační rozhodnutí.